Já vím, že řeknete, že víc rezortů nebo více ministrů, které máte, není tak zásadním výdajem. Vy chcete po někom, aby šetřil, ale současně si přidáváte počty ministrů! Současně si přidáváte počty politických náměstků a současně nejste ochotni zmrazit mzdy, platy politiků.

A tady je příčina, tady je jádro pudla, proto vám lidé nevěří, proto to nebudou dělat, proto se vám konsolidace tak, jak si představujete, nepovede.

Neuděláte totiž nic a kritizujete jenom to, co předkládáme my.

Teď to říkám ale ve váš prospěch, protože tvrzení, že pokud se nezvýší daně, Česká republika zbankrotuje, je neskutečný nesmysl, a nevím, proč tomu podléháte, jestli to říkají vaši poradci, nebo bývalí politici.

Každý hospodář, každý ví, že v době krize musí udržet budoucí výnosy, jinak prostě nepřežije.

Strukturální schodek bychom řešili po dobu pěti let, a to snižováním o systematickou částku nebo průběžnou částku 40 až 50 miliard korun, a není to málo.

Vždyť jsme pro smích celému světu!

A nejenom že jsme pro smích, protože to vadí spotřebitelům, vadí to seriózním firmám, které před tím varovaly, včetně jejich asociací, ale samozřejmě to vadí i státu, protože přicházíte o peníze.

Okamžitě bychom aktualizovali a předložili možná i novou hospodářskou strategii. Ano, byla by založen na inovacích.

Kde ho máte?

No, zaplaťpánbůh!

To všichni víme. Slibujete 94 miliard, v příštím roce nebo v tom dalším 147 miliard. Mixujete navýšení daní a úspory, matete veřejnost, že více jde do úspor. Zase trik, není to pravda! No, navýšení daní vám něco přinese, o tom není nejmenší pochyb, i když si myslím, že možná méně, než předpokládáte díky optimalizaci.

Nemyslím tím DPH, ale myslím tím zvyšování daní.

Kde je chcete šetřit, prosím pěkně? To je to, co zde budeme diskutovat.